Takže já to opravdu vítám.

Takže ta moje otázka nesměřuje k tomu, abychom děti zase nechali doma, to bych byla velmi nerada a nebylo by to moudré, ale moje otázka je, zda ministerstvo zvažuje, že by testování proběhlo i u těchto dětí, které tady již nastoupily nebo nastoupí tu prezenční výuku. Myslím si, že by to bylo dobré a mohlo to zase spoustě problémů zabránit. Chápu, že je to zase organizačně trošku složitější a problém je také v zajištění personálu, protože ještě máme jednu informaci, opět z praxe, že ne všichni praktičtí lékaři jsou ochotni se do toho testování zapojit, ale to jsme řešili také už na zdravotním výboru.

Takže prosím, aby ta nařízení skutečně byla zvažována, protože jenom když občané ta nařízení vezmou, jenom když budou splnitelná, budou naplňována, tak jsme schopni to zvládnout jako celek a tu společnosti vrátit do normálního života. Máme tady faktickou poznámku. Děkuji panu ministrovi.

Děkuji moc. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na ty otázky, které se týkají dnešní rozpravy a dnešního návrhu zákona.

Pojišťovny rovněž mají povinnost použít distributora k distribuci, nemohou distribuovat samy, takže to je ten důvod, který byl taky zmiňovaný.

Už jsem opakovaně řekl, že toto zdržení, které se vlastně nedalo úplně eliminovat, potom vedlo k tomu, že sice není naplněn ten primární termín daný usnesením vlády, ale že to nebude nikdo v žádném případě penalizovat, a à priori to vyplývá i z právního výkladu právníků Ministerstva zdravotnictví, kde ve chvíli, kdy nemám k dispozici ten test, tak to ani jinak, jiným způsobem nejde.

Jenom trochu budu rozporovat to, že tito lidé se nemohou nakazit koronavirem mohou právě skrze zaměstnance, kteří vlastně se pohybují mezi těmi jednotlivými klienty, to znamená těmi, co jsou nakaženi a nejsou nakaženi, a rovněž se pohybují ve svém domácím prostředí.

Já ještě budu reagovat na pár věcí, které zazněly, to bylo na pana kolegu Třešňáka, aby bylo odpovězeno, protože v jeho příspěvku bylo, proč zdravotní pojišťovny nedistribuují nebo nejsou distributory. To není jejich funkce. Zdravotní pojišťovny proplácejí zdravotní péči a v zásadě neměly by na to kapacity.

Já si neumím představit plošné testování obecně u dětí, navíc antigenní testy jsou hlavně pro příznakové osoby.

Takže je to samozřejmě velmi složitá otázka, ale za pediatry určitě řeknu, že pro plošné testování nejsem.

Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já otevírám podrobnou rozpravu.

Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu.